Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako základ pro hlasování budeme vycházet z usnesení zahraničního výboru, tedy z bodů 1 až 6. Sedmý bod, jak jsem říkal, je to, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění.

V případě, že neprojde protinávrh, budeme tedy následně hlasovat o navrženém usnesení zahraničního výboru.

To je návrh procedury. Ano, všichni rozuměli?

Nejdřív vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. A jakmile se ustálí počet přítomných, tak o proceduře rozhodneme.

Děkuji vám. Procedura byla schválena a můžeme začít první bod. Děkuji. Pro pořádek ty body budu číst, abyste věděli, o čem hlasujeme.